Takže se chci na to zeptat a doufám, že je to pouze taková věc, kterou jsem si přečetla, ale ve skutečnosti to zde zavedené nebude, protože se domnívám, že jde o rozdělení lidí na dvě kategorie, a vy nemůžete bránit nikomu jenom proto, že nemá chytrý telefon a neprokáže se zeleným tlačítkem, aby měl jiná práva a svobodu jako člověk, který se tím prokáže. To je nesmysl, je to naprostá diskriminace lidí, a škoda, že tady nejste, protože jsem od vás chtěla slyšet, zdali tomu tak bude, nebo nebude. Doufám, že mi odpovíte písemně.

Vážená paní ministryně, vaše ministerstvo bude rozdělovat 15 miliard korun z programu REACTEU. Bohužel jde o další dotaci, která bude rozdělena naprosto absurdním systémem kdo dřív přijde, ten dřív bere. O osudu 15 miliard korun tak nebude rozhodovat kvalita ani potřebnost daných projektů, ale rychlost klikání úředníka v dané nemocnici. Já to považuji za neuvěřitelné a je to jen ukázka toho, jak se v Česku pohlíží na evropské peníze jako na něco, co je prostě potřeba nějak utratit. To jsou stejné peníze, které investujeme, zvlášť teď v době obrovského schodku rozpočtu.

A pak se zase budeme divit, proč máme rozdíly mezi regiony, proč jsou na tom některé nemocnice lépe a některé hůře. Chci se proto zeptat, jestli opravdu není možné tyto žádosti hodnotit nějak objektivně, a také jestli je váš dotační systém zabezpečen proti jeho obcházení. A pokud opravdu nejde ty dotace hodnotit objektivně, tak by bylo nejspíš lepší je vybrat a nechat losovat než se snažit o tento závod.

Děkuji za slovo.

Takže by mě zajímalo, jaký proces je nyní zaveden pro kontroly obyvatel v karanténě, kolik kontrol bylo v minulých měsících provedeno a jak vláda komunikačně pracuje na zvýšení dodržování karantén, respektive jak vláda komunikuje důležitost izolace v rámci ochrany veřejného zdraví. Já vám děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v měsíci dubnu tohoto roku se uskutečnily společné kontroly krajských hygienických stanic a Policie České republiky zaměřené na dodržování izolací a nařízených karantén.

Dále proběhlo 508 kontrol nařízených karantén, přičemž porušení karantény bylo zjištěno ve 22 případech. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost. Tak pan ministr...

Děkuji a pan ministr odpoví na doplňující dotaz.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane nepříjem , nepřítomný, ano, trošku mě to spletlo, nepřítomný ministře vnitra. Události, které se tady dějí v souvislosti s kauzou Vrbětice, jsou podle mého elementární ukázkou toho, jak unikají data z tajných vyšetřovacích spisů. Bohužel to jsou i data z živých kauz, které dosud nejsou došetřeny.

To, co se tady děje v posledních letech, tak to jsou neustálé úniky z živých spisů. Je to v gesci vašeho ministerstva.

Doufám, že tedy tyto okolnosti, které se staly, a tyto události, které neustále běží, budou opravdu důsledně vyšetřeny.

Vážený pane ministře zdravotnictví, dobrý den.